Poštovane zastupnice i zastupnici poštujem utvrđeni dnevni red ali se prije nego što pređemo na odlučivanje o daljnjim točkama želim obratiti zastupnicima u Hrvatskom saboru poštujući dignitet ovog najvišeg državnog tijela.

Krizu, krizu je izazvao predsjednik HDZ-a Andrej Plenković jer je štitio ministra za kojeg je svakome u Hrvatskoj jasno da je morao znati što se događa u Agrokoru, čime je, ne bojite se doći ćete na svoje, doći ćete kolege iz HDZ-a na svoje, čime je Andrej Plenković indirektno stao u zaštitu svega navedenog što se događalo spomenutoj kompaniji a koji je izazvao ogromni potres gospodarskog i političkog sustava u Republici Hrvatskoj. Andrej Plenković nema politički legitimitet da vodi hrvatsku Vladu jer nema podršku 76 saborskih zastupnika u Hrvatskom saboru. Sadašnja Vlada je krnja Vlada bez 4 ministra koja jesu odgovorna Hrvatskom saboru. Glasovanje o povjerenju ministru Mariću vjerojatno je jedan od najtužnijih dana u Hrvatskom saboru gdje su narušeni svi moralni i demokratski principi. Ujedno, kod tog glasovanja otvorilo se pitanje političkih pritisaka, političkih trgovina kao i korištenja institucija za ostvarivanje političkih interesa. Zbog zaštite digniteta Hrvatskoga sabora želim pokazati maksimalnu odgovornost te podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskoga sabora. Zbog ranije navedenog ne mogu više obnašati ovu časnu dužnost i smatram da je jedino rješenje, što je ujedno i volja naroda raspisivanje parlamentarnih izbora. Hvala na suradnji svim zastupnicima, svim zastupnicama za dužnost za vrijeme mog predsjedanja. Hvala im što su časno i kolegijalno obnašali svoju zastupničku dužnost. Isto tako zahvaljujem građanima na povjerenju.

Kolegice i kolege, lijepo ste to sve izveli. Poslovnika sjeo sam ovdje samo na par minuta, odmah da vam kažem jer član Poslovnika 34. jasno kaže da ako predsjednik Sabora ne odredi ili ne može odrediti potpredsjednika, dužnost predsjednika obnaša potpredsjednik biran iz redova zastupnika parlamentarne većine. Ja sam ovaj čas sjeo ovdje samo zbog toga da vas zamolim da napravimo jednu stanku kako bi se stranke mogle konzultirati o daljnjim postupcima vezanim uz ovaj izvanredni događaj koji se sada dogodio. … [[Upadica se ne čuje.]] Izvolite kolega Grbin. Povrijedili ste članak 34. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora jer vi nemate apsolutno nikakvo pravo u ovom trenutku i sada sjediti na toj stolici. Kao što je svakome u Republici Hrvatskoj a nadam se i vama jasno, Hrvatska od glasovanja koje je provedeno prije 2 sata i 11 minuta nema parlamentarnu većinu što znači da niti vi niste potpredsjednik Hrvatskog sabora iz reda parlamentarne većine. Zbog toga vas molim da se dignete i napustite stolicu na koju ste protivno zakonu, protivno Ustavu, ali i protivno Poslovniku po kojem bi radili i koji smo prisegnuli poštovati mogli sjediti na njoj. Kolega Grbin, vi ste pravnik i onda biste mogli znati da mi danas nismo glasovali o povjerenju Vladi, niti o povjerenju premijeru.

Nije bilo nikakvog glasovanja o tome postoji li većina ili ne postoji većina u ovom Saboru. I ja se upravo držeći se članka na koji ste se vi krivo pozvali sam ovdje zato da se dogovorimo oko stanke i isključivo radi toga da se stranke mogu dogovoriti kako dalje funkcionirati u Saboru. U protivnom, ja znam da nekima odgovara stvoriti saborsku krizu, ustavnu krizu, krizu u zemlji itd. Ali ja mislim da većini ljudi, većini hrvatskih građana, a uvjeren sam i većini vas ovdje to ne odgovara, nego odgovara zapravo neki dogovor koji bi omogućio normalno funkcioniranje daljnje ovog Sabora. Prema tome, ja sam se sjeo ovdje isključivo zbog toga da predložim da imamo stanku od 30 minuta koliko Poslovnik kaže, pa da se onda opet nađemo i dogovorimo o daljnjem radu. Izvolite. Poslovnik predviđa u kakvoj smo se našli upravo sada nakon što ste odbili moj prijedlog, odnosno nakon što ste odbili povredu koju sam istakao pa vas molim sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskog sabora najavljujem da ću od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav tražiti tumačenje da li je ovaj vaš potez bio ispravan, odnosno da li je vaše postupanje u skladu sa Poslovnikom. A kako bi izbjegli daljnje natezanje predlažem da odredite stanku do donošenja odluke Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zahvaljujem. Naravno da imate pravo to tražiti i naravno da ćete to zatražiti, a stanku sam ionako najavio ali ne do kraja rada odbora jer bi se to moglo protegnut do u nedogled, nego pola sata. Izvolite, uvaženi zastupnik Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

zastupnika MOST-a. Hvala. Dobro, hvala. Hvala. Uvaženi zastupnik Varda. Isto tražim stanku od pola sata molim vas. Hvala. Iz istih razloga tražimo stanku. Hvala lijepo. Iz istog razloga. Uvaženi zastupnik Furio Radin. Budući da je u više navrata u ovom Saboru tražilo se potpis za raspuštanje Sabora i nitko nije uspio niti iz daleka skupiti potpise tražim stanku da debatiramo i da razgovaramo o tom problemu. Budući da koliko ja znam je skupljeno 11, 12 potpisa za raspuštanje Sabora, a ostali izgleda da taj potpis nisu dali što znači da Sabor nastavlja dalje.

Poštovane kolegice i kolege. Ovako najprije jedna informacija dakle za sutra u 10,00 sati koliko sam obaviješten sazvan Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji treba procijeniti jesam li ja prekršio Poslovnik ili nisam prekršio Poslovnik. Nakon toga bismo u 11,00 sati imali nastavak plenarne sjednice. U međuvremenu je jedan niz kolega odnosno klubova odustao od stanke, pa bih ja evo zamolio one koji nisu odustali da eventualno uzmu riječ.

Imam informaciju odustao je i kolega Aleksić upravo sada. Želi li još neko odustati? Ovaj čas onda imamo klubove zastupnika MOST-a i. Dozvolite da u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista također nećemo tražiti stanku zbog toga što smatramo da prije sutrašnje odluke i mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav nema smisla da danas nastavljamo rad ove sjednice. Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku, uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. U ovakvoj situaciji odustajem.

Mogu samo reći činjenicu da smo sutra svi pozvani vjerojatno kod predsjednice na konzultacije, pa ne znam koliko je to u koincidenciji s plenarnom sjednicom. Pa ja mislim da ćemo to moći uskladiti nekako, kolik osam ja shvatio da ne bi to trebali biti veliki problem.